Já vás tedy odhlásím a poprosím, přihlaste se znovu.

Navrhujeme vyřadit z pořadu 19. schůze body 1 a 74, sněmovní tisk 55 o omezení dopadu plastových výrobků, zákon ve druhém a třetím čtení. Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu: Dnes, 10. května, zahájit jednání body z bloku zákony, prvé čtení, přičemž připomínám, že na 18. hodinu máme pevně zařazený bod 110 Strategie zvládání uprchlické vlny.

12, sněmovní tisk 150, o vstupu a dovozu některých kulturních statků prvé čtení; Dále bychom pokračovali body z bloku zákony prvé čtení.

71, sněmovní tisk 194, Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém, smlouva v prvém čtení;

Dále bychom pokračovali body z bloku zákona prvého čtení. V pátek 13. května navrhujeme projednávání bodů... Já vás, kolegyně a kolegové, poprosím o ztišení, abych vás nemusel překřikovat.

Dále bychom případně pokračovali dalšími body z bloku zákony třetí čtení jen v případě, že by se neprojednaly ve středu, a poté by následovaly body z bloku zákony prvé čtení.

Na závěr mám jednu informaci. Vzhledem k tomu, že bod 15, sněmovní tisk 166, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, prvé čtení, byl již projednán na jiné schůzi, škrtněte si jej, prosím.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nyní přistoupíme tedy k návrhům pořadu schůze. Eviduji zde několik přednostních práv k pořadu schůze.

Kolegyně, kolegové, vy, kteří máte potřebu ještě diskutovat, tak vás poprosím, abyste se odebrali do předsálí, aby bylo dobře rozumět, jaké návrhy zde budou načteny, abych potom následně o nich mohl dát hlasovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Přístup takzvaného demobloku je zcela asociální a ostudný.

Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by zazněly konkrétní návrhy a argumenty, které hnutí SPD chtělo v této věci předložit.